Naprosto rozumím, paní zpravodajko. Velmi prosím, přeneste diskuse do předsálí. Prosím, můžete pokračovat. Zbytek zákona, ač bude z velké části formálně účinný, se nepoužije. Jinými slovy, na všechny ostatní stavby, ale i na vše ostatní, co stavební zákon upravuje, se stále použije předchozí úprava, to znamená původní zákon.

Tato soustava má být podle přechodných ustanovení k novému stavebnímu zákonu postupně naplňována.

Bude tedy zřízen Specializovaný a odvolací stavební úřad, nikoli však krajské stavební úřady. Nejvyšší stavební úřad bude zřízen pouze organizačně, jeho úkoly bude fakticky plnit Ministerstvo pro místní rozvoj a vlastně to nebude samostatný úřad.

Předložený návrh má obdobný obsah a účel jako zmíněný poslanecký návrh zákona. Provedeny jsou pouze úpravy formálního charakteru reagující na časový posun projednávání návrhu. Návrhem dochází fakticky nikoli k posunutí účinnosti dílčí části nového stavebního zákona, ale pouze je jím zaváděno nepoužití většiny procesů, které podle něj probíhají, ať již procesů územně plánovacích, nebo povolovacích, to jest toho, na co všichni čekají, včetně velkých měst se svými stavebními předpisy, zrychlení procesů a tak dále.

Na toto ostatně upozornil i pan ministr Šalomoun jako předseda legislativní rady vlády ve svém stanovisku.

Takový stav nelze považovat za správný.

Děkuji za pozornost. Já vám tímto, paní zpravodajko, děkuji za vaše úvodní slovo a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je s přednostním právem...

Do obecné rozpravy nyní tedy může paní poslankyně vystoupit, Klára Dostálová. Děkuji ještě jednou za slovo, tedy teď už ne jako zpravodaj, ale ráda bych se vyjádřila jako poslankyně Parlamentu České republiky a koneckonců i jako bývalá ministryně pro místní rozvoj.

Koneckonců jsme byli vyzváni jak Evropskou komisí, tak i OECD, protože samozřejmě stav stavebního práva v České republice byl již neudržitelný, a je potřeba také zmínit, že současný stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl změněn více než pětadvaceti novelami a je samozřejmě zatížen a poznamenán postupným růstem složitosti, formalismu, byrokracie a tak, jak v různých typech povolovacích procesů, tak i v obrovském množství úřadů a institucí podílejících se na povolování a jeho přezkumu, zejména formou rozhodování různých stavebních úřadů na obcích a krajích, s velmi různou úrovní výkonu státní správy, rizikem jejich politického ovlivňování představiteli samospráv, systémové podjatosti a závazných stanovisek neboli razítek desítek typů dotčených orgánů. Výsledkem je komplikovaný, málokomu srozumitelný a prakticky všemi dlouhodobě kritizovaný stav orientovaný na vzájemně podmíněné formální procesy před věcnou podstatou, která podvazuje potenciál ekonomického, kulturního i společenského rozvoje České republiky a způsobuje frustraci prakticky všem, kteří se dostanou do styku s povolovacími procesy ve stavebnictví. Dokonce i řada nevládních organizací včetně environmentálních spolků sdružených v platformě Zelený kruh učinila již v roce 2015 veřejnou výzvu za spravedlivé, rychlejší, lepší a jednodušší rozhodování o stavbách. V této výzvě doslova uvádí, že